Tak dobře.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Otevírám tedy obecnou rozpravu. Jako první je přihlášen pan poslanec Miroslav Kalousek, druhý je pan poslanec Radim Fiala.

Ještě požádám sněmovnu o klid. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, kterému se dlouho říkalo finanční ústava, si přála řada politických reprezentací patnáct let zpátky.

Současná vládní reprezentace to obešla a místo ústavního zákona schválila obyčejný zákon, na což mnoho z nás reagovalo: jaký to má smysl, když to nebude ústavní zákon?

A koneckonců strážcem těchto pravidel bude Národní rozpočtová rada, která je zřízená na základě stejného dokumentu, jako byl schválen tento zákon, protože všechny země, které přistoupily k fiskální úmluvě EU, se zavázaly, že si zřídí národní rozpočtovou radu a schválí zákon o rozpočtové odpovědnosti, což se nějakým způsobem povedlo.

Takže my jsme si zřídili Národní rozpočtovou radu. Tam jsme nominovali úctyhodné renomované ekonomické osobnosti pana profesora Pavla, pana profesora Hindlse. V čele té rady je paní docentka Zamrazilová, bývalá členka Bankovní rady České národní banky.

Když se nám to líbit nebude, tak vlastně na Národní rozpočtovou radu kašleme. Úplně stejně jako kašleme na závazek rozpočtové odpovědnosti. Kašleme na všechno, co nevyhovuje našim okamžitým záměrům.

Což je pravděpodobně seriózní ne pravděpodobně, určitě seriózní prognóza na základě dnes dostupných informací.

A vy tady dnes chcete schvalovat, že to bude čtyři a že každý rok to budete konsolidovat půl bodem.

To znamená, je možné rozvolnit fiskální pravidla v případě teď cituji z toho zákona v případě environmentální katastrofy, v případě ohrožení národní bezpečnosti to může být ozbrojený konflikt a v případě pandemie.

Důvody, proč to vláda předkládá jsou v zásadě dva. Jeden je ryze úřednický.

Jinými slovy, může psát přesné součty zcela nepřesných čísel. Tak to je jeden velmi vážný důvod, který jako dlouholetý státní úředník dokonce trochu chápu, ale pokládám to za naprostou zbytečnou práci.